Ano, je to skutečně možnost, ten živnostník si může vybrat.

Já jsem tady řekl jednoznačně, že pro živnostníky mezi jedním a dvěma miliony korun, kteří mají příjmy mezi jedním a dvěma miliony korun, tak v systému daňových výdajových paušálů vždy tu daň zaplatí.

My naopak chceme toto otevřít.

Já možná chápu paní ministryni financí, která chce, bojuje o každou korunu.

Dovolte mi přečíst několik omluv.

Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík z dnešního jednání od 14 do 15 hodin. Omlouvá se pan předseda vlády od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Žádný návrh na vrácení nepadl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě se hlásí pan poslanec Jan Volný. Dobrý den, pane předsedající, kolegové a kolegyně.

Slyšeli jsme od paní ministryně, že toto vrácení na původní čísla, to znamená, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, my v současné době nikomu nic nebereme, my pouze chceme vrátit z milionu na dva miliony tu částku, ale už nemluvíme o tom, že v rámci toho, když se snižovala z dvou milionů na milion, se vrátil ten odpočet na děti a na manželku, což bylo taky obrovsky pozitivní pro naše podnikatele. A opravdu, nemaťme veřejnost tím, že tímto šikanujeme malé živnostníky. Slyšeli jsme od paní ministryně, že se to týká především podnikatelů, kteří nejsou malými živnostníky.

Děkuji. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Tím jsme tedy vyčerpali vše, co se týče tohoto bodu, a končím druhé čtení. Děkuji.